Děkuji. Pan poslanec Koníček. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si neodpustím ještě několik poznámek k projednávání stanoviska v kontrolním výboru, protože Nejvyšší kontrolní úřad ve stanovisku uvedl, že řada zákonů, předpisů a podmínek a pravidel je nastavena tak přísně, že současné naplnění všech požadavků není možné.

Ty se naopak meziročně zvýšily, ty výdaje.

Podle mého názoru ti největší poplatníci velmi dobře optimalizují své odvody. NKÚ ve stanovisku také konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se české ekonomice v roce 2015 dařilo a dosažené makroekonomické ukazatele vysoce předstihly prognózy, ze kterých se vycházelo při sestavování státního rozpočtu, je zřejmé, že vysoký meziroční růst příjmů z DPH byl způsoben spíše silným růstem výdajů na konečnou spotřebu v ekonomice než efektivnějším výběrem DPH. Přitom ministr financí ve svých vystoupeních uvádí, že je to způsobeno právě efektivnějším výběrem. Tolik několik poznámek k projednávání na kontrolním výboru. Já vám také děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí ještě do všeobecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se, zda si pan ministr chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Votava. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Je to úprava, protože výbor říká: schválit nebo vzít na vědomí, takže budeme brát na vědomí. V tomto textu bude znít návrh usnesení. Táži se, zda někdo další se hlásí o slovo v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Není tomu tak. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak zde zaznělo z úst pana předsedy Votavy.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy.